Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, já zde připomínám, že obsahem návrhu této novely je stanovení důchodové věku u horníků hlubinných a uranových dolů v nižší výměře, než je obecný důchodový věk, a to především ke kompenzaci nepříznivých pracovních podmínek horníků, včetně zvýšené pracovní úrazovosti a zvýšeného výskytu nemocí z povolání. Zároveň se domnívám, že toto navrhované opatření přispěje k řešení současné složité situace v hlubinném hornictví, které bude mít velké sociální dopady. Chtěla bych zde říci, že vlastně v tom původním návrhu je snížení věku odchodu do důchodu pro horníky o pět let, ale jsou zde pozměňovací návrhy poslance Sklenáka, kde musím říci, že souhlasím s tím, aby se to prodloužilo až na sedm nebo alespoň šest let, protože když se podíváme na situaci v Moravskoslezském kraji, tak je jasné, že ta kategorie těsně před důchodem jen stěží nějaké zaměstnání najde, v neposlední řadě právě i kvůli zdravotnímu stavu. Proto se přimlouvám za přijetí toho pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost. Po něm pan poslanec Šincl a potom pan poslanec Novotný.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Dobré dopoledne, pane předsedo. Jsem Mostecka. Dlouhé roky živili náš region.